Paní předsedkyně, vy tady máte ještě další dvě přihlášky s přednostním právem.

A já vám ulehčím situaci, protože je za minutu 14 hodin, tak já si vezmu tu minutu... Děkuji vám. Děkuji.